Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Černoch.

Vyrovnali jsme se s návrhy, které předložila Komunistická strana Čech a Moravy. Čtvrtý dokument, o němž budeme hlasovat, předložilo hnutí Úsvit. Má čtyři body.